Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, poslankyně, poslanci, dovolte mi ještě krátké stanovisko za klub hnutí SPD. My jsme samozřejmě o této věci, o snížení daně a zvýšení slevy na poplatníka, dlouho jednali. Ale musím říct, že je to ojedinělá věc. Za dobu mého působení v Poslanecké sněmovně si nepamatuji, že by se snižovaly lidem daně. A já jsem rád, že historicky u tohoto okamžiku můžu být, protože si dokážu představit, že dalších 20 let se nic podobného nestane. A pro ně pracujeme.

Toto je ale naprosto jiná situace. To je adresná věc. My přece snižujeme daně. To znamená, že každý pracující člověk, který pracuje, tak mu zbude víc peněz v peněžence. To znamená, že podporujeme lidi, kteří pracují, slušné lidi, kteří si to odpracovali.

To je daleko lepší než plošně rozdávat jakékoli sociální dávky nebo to dělat jakkoliv jinak.

A znovu opakuji, jsme rádi, že u toho můžeme být. Co se týče rozpočtové nevyváženosti, jak to bylo nazváno, jsem přesvědčen, že Ministerstvo financí může najít za rok, dva spoustu dalších možností.

Myslím si, že to je naprosto správné. Znám řetězce, které zde pracují, fungují, mají obrat v desetimiliardách korun, a neplatí žádné daně. Znám různé servery, které mají obrat v miliardách korun, a neplatí žádné daně! Tak ať zaplatí daně, ten výběr daní bude také v miliardách korun a my bez problému můžeme snížit daně lidem. Podle mě je to správný přístup.

Děkuji za slovo, jenom velmi stručně, nechci zdržovat.

A bylo to vybilancované na druhé straně snížením mandatorních výdajů.

Také jsme vrátili slevu na manžela, manželku u živnostníků a také jsme snížili DPH v tom minulém období. Takže bylo tady několik kroků, které znamenaly objektivně snížení daní především s cílem podporovat rodiče, kteří pracují a mají děti.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já budu velmi stručný.

A máme za sebou taky desítky hodin jednání tady v Poslanecké sněmovně, v Senátu, takže myslím, že se nemůžeme ničím překvapit ani říct něco nového. Myslím, že výsledkem těch dlouhých jednání je návrh, který máme dnes tady předložen ke schválení. Návrh, který přišel ze Senátu. Velká dohoda mezi Poslaneckou sněmovnou, Senátem, krajem, obcemi a taky lidmi. Velkou dohodou o tom, že budou sníženy daně. A jsem rád, že na tom Občanská demokratická strana měla výrazný podíl. Velká dohoda je to i proto, že dochází k poměrně výrazným kompenzacím. V senátním návrhu jsou obsaženy výrazné kompenzace pro kraje a obce, kompenzace za výpadek daní, daňových příjmů, tedy něco, co v tom při projednávání tady v Poslanecké sněmovně schváleno nebylo, i když Občanská demokratická strana pro tento návrh samozřejmě hlasovala. Je to dohoda, kompromis taky proto, že jsme našli nějakou rovnováhu mezi snížením sazby daně a slevou na poplatníka, které původně odešly z Poslanecké sněmovny v jiné verzi. My jsme přesvědčeni, že návrh, který teď přichází ze Senátu, je vyvážený a velmi rozumný. A myslím si, že nikdo, kdo přemýšlí nad tím, že lidé mají mít více peněz, svých peněz, že lidé mají mít nižší daně, nikdo z těchto poslankyň a poslanců nemůže mít pocit, že je politicky poražený. Senátní verze je vyvážená a dobrá. A když mluvím o snížení daní, týká se to 4,5 milionu zaměstnanců. A pro ty 4,5 milionu zaměstnanců to není žádná kosmetická úprava, není to nějakých pár bezvýznamných stovek, jak jsem slyšel to bagatelizovat kritiky tohoto daňového snížení.